Jedná se o už zde zmiňovanou senátní vratku a jsem přesvědčen o tom, že po půl roce, kdy tady tento zákon vrácený Senátem, kde Senát učinil pouze drobné, technické úpravy, po shodě a debatě s Ministerstvem školství, tak aby zákon skutečně byl v praxi uplatnitelný a nezpůsobil problémy technického rázu, nikoliv rázu věcného, takže je namístě, aby Sněmovna se tímto zákonem zabývala a dokončila celý legislativní proces. Je to vcelku jednoduché. Tímto zákonem můžeme stvrdit to, že vzdělávání je pro nás skutečně prioritou. Jsme v absurdní situaci, kdy tady opoziční poslanci navrhují hlasování a dokončení celého legislativního procesu u návrhu zákona ministra této vlády Roberta Plagy. Na tom zákoně ale se pracovalo, i tady ve Sněmovně, pokud se nepletu, minimálně dva a půl nebo tři roky, byl zde projednáván, doznal řady změn.

Nicméně to klíčové, co v tom zákoně také je a bylo to schváleno většinou této Poslanecké sněmovny včetně některých poslanců hnutí ANO, je fixace platu učitelů.

Ano, platy učitelů se v posledních letech výrazně zvýšily, ale jde o to, aby učitelé měli jistotu, že tomu tak bude i do budoucna, aby se platy učitelů tady nestaly předmětem rozpočtového handlu, tak jak se občas děje.

Jedině tak dokážeme do škol nalákat kvalitní učitele, jedině tak ředitelé budou moci vybírat skutečné tahouny svých škol.

Je to, znovu opakuji, návrh této vlády a ministra Plagy. Ale my se domníváme, že pozitiv v tom zákonu je tolik, že si to skutečně české školy zaslouží. Pokud to jako prioritu skutečně vnímáte, potom tedy je potřeba jedním hlasováním stvrdit to, co už tato Sněmovna jednou schválila. Já si dovolím navrhnout, protože vím, že tady už zazněl jeden návrh, tuším na dnešek, a vidím, že tady není pan ministr Plaga přítomen, tak si, pane předsedo, dovolím bod číslo 11, sněmovní tisk 503 vrácený Senátem, navrhnout zařadit pevně jako první bod po pevně zařazených bodech zítra odpoledne, jestli si rozumíme. Tak, to byl pro tuto chvíli poslední přihlášený. Já se ptám, zda má ještě někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze?

A jako první budeme hlasovat návrhy, které zde přednesl pan místopředseda Okamura.

Kdo je proti?

Teď tedy návrh pana místopředsedy Okamury na zařazení nového bodu s názvem Diskuse o zrušení pandemické pohotovosti. Takže nejprve zařazení. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy už hlasovat alternativy pevného zařazení. Jako druhý zazněl můj návrh, abychom... Prohlašuji poslední hlasování za zmatečné, budeme jej opakovat.